Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal své místo opět pan ministr dopravy Dan Ťok a zpravodaj garančního výboru, kterým je hospodářský výbor, pan poslanec Karel Šidlo.

Ptám se pana ministra, zda má jako navrhovatel zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které eviduji v tuto chvíli přihlášku pana poslance Václava Zemka, kterému dávám slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hezké ještě dopoledne.

Ale dobře, budiž. Jak již víte, celá věc nebo celá debata kolem této novely se poněkud smrskla a točí se kolem společnosti Uber.

Můj návrh se týká vlastně dvou věcí. Jedna část se dotýká všech taxikářů, všech přepravců bez rozdílu a pokládám to za určité zjednodušení.

A to samé i ti přepravci používají satelitní navigaci.

Ale budiž.

To je obrovský prostor pro korupci.

Já chci být jako klient prostě spokojen. A to si nejsem jist, jestli dneska úplně je splněno a jestli to řeší i tato novela.